Prosím, máte slovo. Tak jaká jsou fakta? Ale jaká jsou fakta? Jak jsme převzali energetickou bezpečnost České republiky po působení pana Havlíčka, vlády Andreje Babiše?

Přitom všichni víme, a na tom se shodneme a za to děkuji, že jádro, jaderná energetika je budoucí, naprosto zásadní pro budoucí rozvoj naší energetiky, našeho průmyslu, zajištění dostatku energií. Zanedbaná dopravní infrastruktura, nic se neposunulo dopředu, nedostatek peněz na dopravní infrastrukturu přes obrovské roky konjunktury to jsou konkrétní dohledatelná fakta a výsledky vašeho působení. Podstatné je, od koho a jak se ten plyn kupuje, a pak je další nějaký technický proces, který má nějaké důvody, ale to, že kupujeme plyn od zemí, které prokazatelně nejsou Ruskem, to je prostě fakt. A takhle se na to taky všichni, kteří tomu opravdu rozumějí, dívají a musí se dívat. Pokud jde o ceny energií, jsem rád, že to tady pan poslanec Juchelka zmínil, protože znovu to můžeme říct, je jednoznačná shoda i Českého statistického úřadu, Energetického regulačního úřadu i všech distributorů, že ceny, které zveřejnil Eurostat, neodpovídají tomu, co platí občané v České republice.

Tak další fakta. Myslím, že důležitý parametr je vždy v každém roce schodek veřejných financí vůči HDP.

Zpátky do základních škol na první stupeň!

Já jsem reagoval, já jsem mluvil až po něm poté, co tady zase neodolal, aby vysvětloval svoji proruskou politiku v minulých letech.

Máte pravdu, více než dvacet let na to má stát prakticky nulový vliv. Dopravní infrastruktura, pane premiére?

Tvrdit, že jsme neudělali nic pro jádro, je vrchol drzosti, nezlobte se na mě, protože jádro jsme připravili po stránce investiční, po stránce smluvní, jádro jsme připravili i po stránce změny zákona. Všechno komplet se tři roky předtím připravovalo, všechno komplet. Nikdo nekupoval plyn z Ruska, proboha, všichni kupovali z Německa.

Děkuji za slovo, paní předsedkyně.

A co se týče vašeho daňového balíčku, prostřednictvím paní předsedkyně protože to není konsolidační balíček, to je daňový balíček to se ještě uvidí, kolik a jak vlastně bude, protože nemáte nic. Nemáte žádný legislativní text, neprošlo to připomínkovým řízením, nikdo pořádně vlastně neví, co tam je.

No, ještě jeden dotaz, tedy v rámci té diskuse na pana premiéra Fialu, který tady hovořil o tom, v jakém stavu z hlediska energetické bezpečnosti to převzali.